Jejich zřizovatel Ministerstvo dopravy má rovněž omezené možnosti, takže by pravděpodobně krátil dotaci SFDI. Podrobný návrh řešení způsobu úhrady těchto odvodů byl předložen hospodářskému výboru Poslanecké sněmovny dle vzneseného požadavku.

Děkuju vám. Děkuji panu ministrovi. Tento sněmovní tisk projednal hospodářský výbor, jehož usnesení vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 342/1. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo.

Přijal k němu usnesení. Když pominu formality...

Pak následuje zmocnění zpravodaje, abych vás s tímto seznámil. Pro vaši informaci... Děkuji. Hospodářský výbor ještě přijal doprovodné usnesení.